Poslanecké sněmovny diskutovat, protože to si myslím, že si diskusi tady zaslouží. Děkuji za vaši odpověď.

V této chvíli na listech vlastnictví je zapsáno celkem 507 státních institucí, 507, a je tak evidován zhruba 1,5 milionu nemovitostí. Vláda schválila na můj návrh návrh usnesení.

A pokud to nevyužije, tak to bude standardní nabídka nepotřebného majetku. Takhle postupujeme.

Děkuji a je zájem o doplňující otázku. Prosím. Děkuji a nyní reakce pana ministra ještě.

Ani nepředpokládám, že by tady nastal nějaký velký politický střet, spíše z těch zkušeností, jak úřadů, tak samospráv, chceme změnit pravidla, a říkám, zejména v oblasti taxativně bezúplatný převod, taxativně vyjmenované exkluzivní jednání.

Děkuji a my přistoupíme k další interpelaci.

Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Asi možná bude příště lepší taktika, že budeme dávat interpelace na ministry, kteří tady budou, nikoliv na ty věci, které nás zajímají, protože normálně, za normálních okolností, začíná interpelace v 16 hodin na ministry, protože když je tady premiér, tak se to vyčerpá až do šestnácti.

A je to i případ můj, protože jsem se chtěl zeptat pana ministra průmyslu Síkely, jak jsme na tom s financemi, pokud jde o ČTÚ a ERÚ, to znamená, mimosoudní orgány, orgány, které pomáhají spotřebitelům Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad. Možná by třeba mohl odpovědět pan ministr financí, třeba?

Takže mě zajímalo, jak ministr průmyslu má zajištěné financování a kapacity těchto institucí.

Děkuji.

Poněkud novou praktikou jsou i nezákonné reexporty léků do zahraničí, které provádí přímo některé lékárny.

Děkuji. Pan ministr je omluven, na interpelaci vám odpoví písemně do 30 dnů. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Mám interpelaci písemnou ohledně rozúčtování tepla.